Ale je tu jiná věc, kvůli které chci vystoupit.

A dámy a pánové, významným prvkem těchto dohod a jednou z podstat toho řešení je nový relokační mechanismus. O tom tady musíme diskutovat a tady jsme měli slyšet od české vlády, jaký je její postoj, jak se v této věci zachová. Takže říct tady, že nemáme žádný problém, protože česká vláda přece nesouhlasí s kvótami, my nesouhlasíme s kvótami a všichni to víme, není možné. Česká vláda nesouhlasila s jedním typem kvót, nejednala v tom ještě konsekventně, v dalších případech to připouští. Jaký je postoj české vlády? Jak se v tom bude postupovat? Bude premiér Sobotka důsledně bojovat proti všem typům relokačních mechanismů, tedy proti všem kvótám, nebo ne? Nejenom mně, ale i vám, protože jinak byste nemohl vystoupit, jak jste vystoupil. Děkuji.

Nemůžete říkat, že voláte někoho k pořádku, když debatuje obsah a reakci jedné z těchto petic. Asi v tomto nebudeme ve shodě, ale respektuji tento názor. Táži se, zda někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Ministr kultury. Prosím. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, poslouchám tady tuto diskusi a jako člen české vlády se chci vyjádřit k těm otázkám, které tady zazněly. Ač nemám žádný konkrétní mandát od pana premiéra, tak samozřejmě jsem přítomen zasedáním vlády, kde pokaždé je uprchlická krize centrálním tématem. V podstatě tím zásadním výstupem ze summitu, který se konal na téma Turecka, je v podstatě zastavení přílivu uprchlíků a migrantů do Evropské unie, které v tuto chvíli bez participace Turecka je nepředstavitelné. A vláda České republiky na jednu stranu samozřejmě odmítá jakýkoli nátlak. Jednoznačně se vyjádřila ke kvótám. Jsme ale součástí mezinárodního společenství a je nutné, abychom zastavili příliv nelegálních uprchlíků, ale abychom neuzavírali brány svých srdcí tváří v tvář obrovské humanitární katastrofě. A už jsem o to tady jednou žádal. Prosím vás, nezneužívejme tuto obrovskou humanitární katastrofu k nízkým politickým cílům a sbírání populistických bodů. Jde opravdu o lidské životy. Velmi závažný problém, ke kterému se česká vláda staví v kontextu mezinárodního společenství velmi odpovědně. Děkuji. Faktická na slova mého předřečníka pana ministra Hermana. Nikdo nezneužívá toto téma k nízkým politickým bodům. Je to lež, pane ministře, a v této chvíli se proti tomu striktně ohrazuji.

Nevyřešilo se vůbec nic. Turecko nás vydírá, jasně to tady říkám a myslím si, že nejsem sám, kdo to vidí. V této chvíli chci pouze tedy odpovědi v rámci imigrační krize na migrační schůzi, nebo na bodu migrační schůze, kterou jsme chtěli, aby byla tento týden. Bylo to přehlasováno vládními poslanci na 22. března, pozdě, protože 17. března odjíždí premiér na Evropskou komisi. To je vše. Odpovědi na otázky, jakým způsobem se bude dále vyvíjet imigrační krize. A neříkejte, že to je využívání k nízkým politickým bodům. Zodpovídáte se občanům České republiky. Prosím. Já bych byl rád, kdyby někdo, kdo má opačný názor, nebyl nálepkován, pane ministře. Nebyl nálepkován. Já si to skutečně myslím. Nic z toho není pravda.

Nic takového nedělám.

Tak to prostě je.

A já bych poprosil, aby náš premiér byl první, který odmítne ten folklór těch nočních zasedání.

Mě docela baví, jak pan premiér sám sebe popisuje jako tvrdého vyjednavače. No tak my máme zkušenost v České republice jinou.

Stejně se o tom v té veřejnosti mluví.

To není vymyšlený problém.

To je přece klíčové. Děkuji za odpověď. Děkuji. Nyní paní poslankyně Němcová, připraví se pan poslanec Fiedler.